Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Že jsou cesty, které jsou efektivnější a udržitelnější.

Mně jde opravdu o to, že když se postaví spalovna, jak dlouho musí fungovat, aby se zaplatily investice, které jsou do toho vloženy. Děkuji.

Děkuji za tu výzvu. Připraví se pan poslanec Babka. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl seznámit se svými dvěma pozměňovacími návrhy k tomuto tisku. Ten první se týká použití čistírenských kalů na zemědělské půdě. Takové drobné odůvodnění. Podle § 68 odst. 2 návrhu zákona o odpadech má osoba, která upravuje kaly a vypracovává program použití kalů, zcela novou povinnost, a to předložit vypracovaný program ke schválení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému. V nyní platném zákoně o odpadech tato povinnost není.

Tolik osvětlení nebo odůvodnění mého prvního pozměňovacího návrhu.

Tento pozměňovací návrh navrhuje, aby zákon o odpadech osvobodil od poplatků za ukládání odpadu na skládku případy, kdy takový odpad pochází ze starých sanací ekologických zátěží. Osvobození by se mělo týkat odpadů, které pocházejí ze sanací a likvidace takových kontaminací, zejména hornin a podzemních či povrchových vod, k nimž došlo před procesem privatizace. Právě z peněžních prostředků, které přešly na stát při zrušení Fondu národního majetku, hradí Česká republika sanace ekologických zátěží, které vznikly činností národních podniků. Navrhovaná úprava je inspirována obdobným zakotvením osvobození poplatků za odběr podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění. Motivací pro přijetí navrhované právní úpravy je zejména veřejný zájem o zlepšení kvality životního prostředí, k ochraně kvality podzemních i povrchových vod a zlepšení kvality života nejen v dotčených lokalitách. Navrhovaná právní úprava má za cíl sejmout ze státu, obcí a krajů uměle vytvořené břemeno spočívající v minulosti v placení poplatků za ukládání odpadu vzniklého při sanacích starých ekologických zátěží, k jejichž odstranění jsou tyto subjekty zavázány ze zákona. Celková výše smluvních garancí státu k odstranění ekologických zátěží, k jejichž odstranění je stát zavázán a jejichž odstranění zajišťuje Ministerstvo financí, dosahuje částky přes 100 mld. korun.

Právě zrušení poplatků za ukládání odpadů pocházejících ze starých ekologických zátěží sníží náklady veřejných rozpočtů na odstranění neefektivní redistribuce peněz v rámci těchto rozpočtů. V opačném případě by stát musel hradit část nákladů na sanace starých ekologických zátěží.

Od poplatku by tedy měly být osvobozeny případy, kdy regulační funkce poplatku je ve vztahu k ochraně životního prostředí neefektivní, kontraproduktivní a životnímu prostředí více škodí, než prospívá.

Navrhovaná právní úprava je v zájmu všech státních institucí, všech obcí, krajů i všech občanů, neboť staré ekologické zátěže se mohou nacházet na území kteréhokoliv kraje i kterékoliv obce. Děkuji za pozornost. Také děkuji.